Proti tomu návrhu není žádný věcný argument.

Stejně jak výbor k němu byl neutrální, bych uvítal, kdyby i ministerstvo zvážilo ještě přehodnocení své pozice a podpořili jste tento návrh.

Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A tohle je pro nás do budoucna velmi špatná zpráva, protože centrální zásobování má opravdu nezastupitelné místo v dodávkách tepla, především v dodávkách tepla, prakticky ve všech větších městech, ve všech regionech naší republiky.

Děkuji, pane místopředsedo. Nechtěla jsem zneužívat technickou. Vážené kolegyně, kolegové, myslím si, že poděkovat není slabost v jakémkoliv konání a odvětví našeho života. Dovolte mi tedy, abych dnes poděkovala paní ministryni financí Schillerové za to, že vyšla vstříc mému požadavku, návrhu, aby byla od spotřební daně osvobozena pivovarnická škola. Původně jsme šli cestou pozměňovacího návrhu v jiné právní normě. Tam bych chtěla poděkovat i panu poslanci Kottovi, protože jsme ty věci diskutovali i v rámci výboru hospodářského a rozpočtového, a nakonec jsme se tedy dohodli na tom, že zvolíme tuto formu, že se ten návrh přidá do daňového balíčku.

A já tímto tedy děkuji paní ministryni za to, že splnila slib a to, co jsme si dohodli ohledně osvobození od nesmyslné daně škole, která svoje výrobky, svoje produkty neprodává, pouze je tedy má ke studijním účelům, tak že tomu požadavku vyšli vstříc a že tady zvítězil zdravý rozum. Děkuji paní poslankyni Černochové a ptám se, kdo se hlásí z místa, protože všechny přihlášky do rozpravy byly vyčerpány. Pokud nikdo...

U tohoto bodu bych se zastavil, protože argument Ministerstva financí je docela pochopitelný. Ministerstvo financí odhaduje výpadek příjmů veřejných rozpočtů kolem 55 mld. Zůstaly by zaměstnancům!

A týkalo by se to všech zaměstnanců bez ohledu na to, zda pracují ve veřejné sféře, ve veřejném sektoru, nebo v soukromém sektoru. Určitě podpoříme mnohé pozměňovací návrhy kolegů z jiných poslaneckých klubů.

Ministerstvo financí je proti a já tomu nerozumím. Pokud říkáme, že chceme zvýšit daňové příjmy, a pokud vidíme, že nejsme v této konkrétní věci konkurenceschopní, a ten pozměňovací návrh jde směrem, že vlastně dává stejnou sazbu jako v okolních zemích, to znamená, ne že bychom tady vytvořili nějaké hráčské doupě a nějakou oázu hazardu, ale jenom dává šanci, aby se zvýšily příjmy českého státního rozpočtu, protože pokud to neuděláme, tak ty peníze, ty daně z této konkrétní komodity skončí v rozpočtech jiných zemí a ne v českém státním rozpočtu.

Já už jsem v prvém nebo ve druhém čtení říkal, že tehdejší úřednická vláda zvedla v rámci Janotova balíčku tuto sazbu na přechodné období, tehdy to odhadovali rok nebo dva, teď končí osmé zdaňovací období. Pokud se na to podíváme objektivně, tak zjistíme, a opakovaně na to poukazují ti, kteří produkují pivo, že na rozdíl od vína jsou zatíženi spotřební daní. A máme dvě cesty: buď budeme zdaňovat víno, což my považujeme za chybnou cestu, anebo alespoň o něco snížíme spotřební daň z piva. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi a nyní zpravodaj ještě v rozpravě.